Spadla výrazně cena nemovitostí? Narostl výrazně počet nesplácených hypoték? Nenarostl, stále se pohybujeme kolem jednoho procenta. Ano, pomohlo moratorium, pomáhá to, že komerční banky individuálně dohadují splátkování se svými klienty.

A ukazuje se, že jejich vlastní řízení rizik opravdu funguje. Jak postupovala sama centrální banka?

V době krize doporučení zmírnila. Vypustila ukazatel poměru dluhu a čistých příjmů žadatele, zvýšila výši hypoték k hodnotě nemovitosti na 90 %, zvýšila poměr celkové dluhové služby k měsíčnímu příjmu žadatele na 50 %.

Takže návrh významným způsobem posiluje roli centrální banky v oblasti bytové politiky.

Striktní využití těchto kompetencí by omezilo významným způsobem přístup i lidí se středními příjmy k vlastnickému bydlení. Problém je, že centrální banka a pan guvernér to tady několikrát zdůraznil bude rozhodovat pouze ze svého úhlu pohledu, tedy s ohledem na úvěrové zatížení a finanční sektor a finanční stabilitu. Pan guvernér tady několikrát zdůraznil, že nemůže v těch předchozích projednáváních že nemůže centrální banka a centrální bankéři posuzovat další věci, které do oblasti bydlení vstupují, jako je nedostatečnost nabídky bytů a podobně. Že to není jejich odpovědnost. Ale to je právě to bydlení je základ, o kterém nemůžeme rozhodovat pouze podle jediného aspektu, a tím je úvěrové zatížení, které notabene, jak jsem tady říkal, funguje. Objeví se zde mnoho pozměňovacích návrhů, které mění parametry této kompetence úvěrových ukazatelů. Ale v případě, že chceme měnit pouze parametry, souhlasíme s přesunem rozhodování o dostupnosti bydlení z velké části na centrální banku? Opravdu chceme říct, že s tím souhlasíme: ale používejte jenom dva ze tří nebo udělejte více výjimek, třeba pro mladé lidi.

Vlastnické bydlení je totiž formou i určitého majetkového zabezpečení, protože je účelnější investovat do vlastní nemovitosti, kterou v případě problémů může majitel prodat. Přesto tyto kompetence centrální banky mají vést k regulaci poptávky po vlastnickém bydlení.

I do této paradoxní situace se můžeme dostat. A zdůrazňuji, že bez naší kontroly, bez možnosti zásahu vlády a zákonodárné moci, to bude zejména na rozhodnutí centrální banky.

Ať banky posoudí individuální situaci každého klienta. Naše bankovní prostředí je velmi konzervativní a pro ně je postačující mnohdy i jen doporučení, kterými se stejně ve většině případů řídí, ale zůstává jim prostor pro odchýlení se podle mimořádných případů. Jak už jsem tady řekl, v mezinárodním srovnání dosahuje Česká republika v ohledu platební morálky jedněch z nejlepších výsledků v Evropské unii, což potvrzuje dobré hodnocení rizikovosti a bonity samotnými bankami.

A stejně jako u kvantitativního uvolňování nikdo dnes nevíme, jak budou rady centrální banky rozhodovat a co bude pro ně důležité. A zopakuji, protože chci důrazně upozornit na jedno riziko: V případě maximálního využití těchto kompetencí může skutečně dojít k tomu, že zejména mladé rodiny, ale i významná část lidí se středními příjmy na hypotéku nedosáhne. Část z nich bude vyhledávat půjčky na dražším nebankovním trhu, což samozřejmě naopak zvýší riziko jejich platební neschopnosti.

A můžeme se tímto dostat do nebezpečné spirály, pokud centrální banka rozhodne při užívání těch nových kompetencí nesprávně. Proto pokud víme, že bankovní sektor funguje a formy doporučení jsou dostatečné, buďme prosím konzervativní, nechme hodnocení konkrétní situace, konkrétního člověka na konkrétní bance, která hypotéku poskytuje. Z toho důvodu předložím v podrobné rozpravě i pozměňovací návrh, který z návrhu novely vyjímá kompetence centrální banky týkající se právě stanovení úvěrových ukazatelů, a tedy zachovává stávající a podle mého názoru naprosto vyhovující stav. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně tady si dovolím vyslovit mírný nesouhlas, že ten aktuální stav skutečně není optimální. Protože pokud se nemýlím, tak ceny nemovitostí vzrostly za minulý rok o nějakých 15 % a to prostě není správně. Razantní růst cen nemovitostí v posledních letech je ten hlavní problém, který vzdaluje lidem v naší zemi možnost vlastního bydlení, a je to ale komplexní problém, který je potřeba komplexně řešit.